Je to dle mého názoru a dle názoru právě mnohých, kteří tady k té problematice minulý týden vystupovali, lepší řešení, než zavádět sdílené pracovní místo a tvářit se, že to ten problém skutečně někam posouvá. A já věřím tomu, že vzhledem k tomu, že tolika z nás záleží na možnosti právě zaměstnání těchto lidí Děkuji.

A pak to budeme moci řešit souběžně se zákoníkem práce a s jeho novelizací. Tak vás prosím o předřazení tady tohoto bodu. Já vám děkuji. Nikdo s přednostním... Pan předseda Michálek také s přednostním právem k pořadu schůze. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, přeji vám hezké odpoledne.

My jsme je předložili někdy v červnu. Paní ministryně slíbila, že v červnu minulého roku předloží návrh novely zákona o státním zastupitelství. Myslíme si, že to je důležité téma.

Jde pouze o změnu pořadí bodů, jak jsou zařazeny na programu jednání. Děkuji za podporu tohoto návrhu. Děkuji.

S náhradní kartou číslo 20 hlasuje paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji.

Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení poslanci, navrhuji zařazení bodu na pořad dnešního jednání jako první bod informace Já mám problém rozumět tomu, co pan poslanec navrhuje! Já to zkusím znovu.

Už jsem několikrát řekl, není mým cílem vyvolávat paniku, to v žádném případě, ale Sněmovna i lidé v České republice by měli dostat ujištění, že je vláda schopna reagovat, pokud se věci nebudou vyvíjet tím směrem, jakým bychom si všichni přáli.

Omlouvám se, ale tato dvě opatření mi přijdou poměrně slabý výstup.

Zajímá mě několik věcí.

Jaký bude postup v případě rozšíření viru do okolních zemí?

Jak budeme vychytávat rizikové cestující a návštěvníky? Jak jsme připraveni na to, že ten virus mutuje? Takže to, že je dneska nezávažný, nebo poměrně málo závažný, nemusí zítra nebo pozítří platit. Znovu opakuji, nechceme vyvolávat paniku, která ani není namístě.

Děkuji. Já vám děkuji. A skutečně, já už nevím, jak vás mám poprosit, aby tady byl klid.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se pokusím zareagovat rovnou, protože si myslím, že skutečně toto je hodně odborná debata, kterou určitě jsme připraveni vést, ale budu se snažit být maximálně věcný a stručný. Není to tak, že bychom skutečně cokoliv podceňovali. Ta situace se mění každým dnem.

Já jsem sám včera jednal se zástupci Nemocnice na Bulovce, což je specializované centrum pro toto onemocnění.

V tuto chvíli mohou být hospitalizováni ve všech nemocnicích, které mají standardní infekční oddělení, a také se tomu tak děje.